Předpokládám, že kolem toho budeme ještě debatovat, a bylo toho kolem toho už řečeno hodně, takže jsem připravena na tuto debatu.

Další část se týká zrušení osvobození vztahujícího se na příjmy plynoucí z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v České republice, neboť směřuje pouze na dílčí skupinu poplatníků a nemá v současné době plné opodstatnění.

A komplexní revize právní úpravy zdaňování příjmů souvisejících s dluhopisy.

Důvodem je podpora a zjednodušení administrativy daňových poplatníků, kteří v období krizového stavu pomáhali řešit aktuální problémy a poskytovali své výrobky či služby bezplatně potřebným, protože v běžném režimu jsou tyto výdaje daňově neuznatelné.

Oproti standardní úpravě nezdanitelné části základu daně, resp. položky snižující základ daně, zde však není limitace co do výše takto poskytnutého plnění a ani subjektů, kterým je plnění poskytováno. Další novelou je novela rozpočtových pravidel a novela rozpočtových pravidel územních rozpočtů.

No a konečně novela celního zákona přináší zejména změny v oblasti vykazování údajů o zahraničním obchodu v rámci systému Intrastat, a to zejména část adaptace na nové evropské nařízení, a zrušení registrace při jednorázovém vykazování údajů, reformulaci úpravy povolení pro přístup k systému TIR při zachování současných věcných parametrů.

Klasickým příkladem jsou pokuty uložené policií. Konkrétně se jedná zejména o převod na celní úřady, kompetence k vymáhání pokut za přestupky v některých případech a o sladění některých speciálních zákonů s aktuální velkou novelou daňového řádu. Děkuji vám za pozornost. Požádám o úvodní slovo zpravodajku, paní poslankyni Miloslavu Vostrou. Také ještě než vám udělím slovo, paní poslankyně, znovu požádám sněmovnu o klid!

Myslím, že jsem nechal při posledním hlasování dostatek času, aby mohli všichni, kteří měli zájem, se vrátit z předsálí hlasovat. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, asi nemá moc smysl tady opakovat to, co tady říkala paní ministryně financí.

Jedná se o skupinu zákonů, kde se navrhuje upravit kompetenční a procesní aspekty výkonu působnosti jiným resortem, než je Ministerstvo financí, resp. Celní správa. Jde de facto o rozšiřování působnosti Celní správy do oblasti, kde ji doposud neměla. Další skupinu potom tvoří zákony, jejichž správním gestorem také není Ministerstvo financí. Pak tam patří skupina zákonů se změnami, o kterých tady paní ministryně již hovořila.

Navrhované změny tady paní ministryně říkala ve svém úvodním slově, takže to tady nebudu opakovat.

Takže já coby zpravodaj doporučuji, abychom tento tisk pustili do druhého čtení, a svoji zpravodajskou zprávu tady rozhodně nemíním nyní natahovat. A všem, kdo mě poslouchali, děkuji za pozornost. Děkuji paní zpravodajce.

A i vám se pokusím, pane poslanče, zjednat klid ve sněmovně.

Děkuji, pane předsedající.